Kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta pro projednání na 30 dnů? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 133. Přihlášeno 117 poslanců, pro 88, proti 7. Tento návrh byl přijat.